Děkuji, vážený pane předsedající.

Ostatně mnoho z toho, co bych jinak říkal, řekl přede mnou kolega Faltýnek či kolega Babiš. Jediným tématem podle názvu té schůze je jakési zneužití moci vůči nezávislým institucím demokratické společnosti.

Ale dobře. Jediné, co se tam dozvíme přesně, je, že tedy ministrem financí Andrejem Babišem. To zřejmě aby nevznikla nějaká pochybnost, že bychom tady třeba projednávali to, když ministr vnitra pronáší svoje značně zjednodušující a délce studia odpovídající trestněprávní kvalifikace téměř čehokoliv, aby policie druhý den, nebo GIBS druhý den zahájila šetření přesně podle takového zadání. Nebo když jsme u těch novin, tak by to mohl být vysoce postavený sociální demokrat a blízký přítel pana premiéra, který mně volá den předtím, než vyjde nějaký rozhovor v Hospodářských novinách, a říká mi, co jsem tam pěkného řekl, a také mi říká, že něco jsem tam neřekl tak úplně pěkného, takže druhá půlka toho rozhovoru už nikdy nevyjde, ve které je to něco ne tak pěkného. I o těchto věcech bychom asi mohli mluvit. Ale máme to omezeno na Andreje Babiše. A jak se potom ukázalo, ve skutečnosti tedy máme mluvit o tom, co bylo na nějakých nahrávkách, které někdo, a nevíme kdo, nahrál. Které někdo, nevíme kdo, sestříhal tak, jak se mu hodilo. Které někdo, a nevíme kdo, pouští postupně do světa, tak jak se mu hodí. Nějaký zbabělec to dělá, který se nedokáže ani podepsat. Můžeme jenom spekulovat, kdo to je. Beremeli to podle toho, komu se to hodí: Tak je to premiér? Je to ministr vnitra? Je to některý z kmotrů, kteří za nimi stojí. To, na co vás chci, dámy a pánové, upozornit, je, že není možné na jedné straně říkat